Prosím.

To jsou některé konkrétní kroky. Dále máme výzvu na vysokorychlostní internet.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Nicméně přesto, protože je to předmětem řady dotazů i občanů, si vás dovoluji interpelovat ve věci nově zaváděné praxe Finanční správy při výběru daně z nemovitostí.

Z jakého důvodu a na základě čeho požaduje Finanční správa toto doložení, když se žádným způsobem nezměnila příslušná legislativa, která by například nějakým způsobem pozměňovala zákon o dani z nemovitých věcí? Podotýkám, že se často jedná o občany v pokročilém věku, kteří nejsou schopni mnohdy velké množství drobných pozemků a parcel Finanční správě doložit. Nejedná se tak ze strany Finanční správy pouze o nepřiměřenou šikanu nebo hledání důvodu, proč vyměřit vyšší daň, jak se v několika případech také stalo?

Děkuji pěkně za odpověď. Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem to poměrně podrobně řekla v reakci na pana poslance Radka Holomčíka.

To jenom na úvod, že není to žádná...

To je podstatné. A jenom pro vaši informaci.

Děkuji vám. Přesuneme se k další interpelaci. Je to interpelace pana poslance Petra Gazdíka, který není přítomen, tudíž jeho interpelace propadá. Není přítomen. Jeho interpelace propadá. Paní poslankyně Věra Kovářová. Není přítomna. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Bohužel pan ministr tu také není, tak budu mluvit trochu do prázdna. Chtěl jsem se ptát na situaci v České poště, protože to vypadá, jako by sociální demokracie odpovědnost za Českou poštu a tento resort měla právě první nebo druhý měsíc, ale ona ji fakticky má už několik let. A teď přichází Jan Hamáček, aby to všechno spasil, napravil všechny problémy, které se v České poště odehrály.

Jak zajistí, aby se služby k českým občanům dostávaly? Jakým způsobem tedy konkrétně nejenom zvýšení platů, ale další kroky zlepší služby?

Tak bych se rád zeptal, jaké konkrétní kroky v tomto směru podnikl, jak bude organizovat i služby České pošty, co se v této oblasti změní, jakým způsobem zjednodušení toho manažerského aparátu bude směřovat nejenom k úsporám, ale bude směřovat zejména k lepší organizace práce České pošty. A rád bych se také zeptal na to, jakým způsobem chce doplnit chybějící finanční prostředky i teď v situaci, kdy víme, že hospodaření České pošty je v červených číslech a je jasné, že úsporou na straně části těch manažerských pracovníků nebo organizačních pracovníků nemůže dosáhnout na to, aby sanoval tu hlubokou ztrátu České pošty.